My vám děkujeme, pane ministře. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak KDUČSL avizovala, z dnešních projednávaných bodů pro nás absolutní prioritu má sociálněprávní ochrana dětí.

Chtěl bych vás požádat, aby před tímto procedurálním hlasováním jste všechny odhlásil a poté dal hlasovat.

Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se.